To je vše, děkuji. Děkuji.

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové.

Nebyla provedena téměř žádná obranná a ochranná opatření. Důsledkem byla kůrovcová kalamita v loňském roce. Upozorňuji, že už ne pouze na Šumavě, ale i na Moravě a na dalších lokalitách.

Tím, že není kalamita zpracovávaná, je porušován zákon a lze očekávat, že dojde k dalšímu obrovskému poškození porostů.

Děkuji a prosím pana ministra.

Dobrý den, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Nicméně zareaguji na to, tak jak říkala paní poslankyně.

Spousta opatření se nedělala dobře.

A jestli je takový stav, tak potom vám říká, co máte dělat následný rok. Ale při té kalamitě, která dneska vznikla, absolutně neodpovídá.

Bude v krátké době podepsána, ale už teď se jí můžou všichni vlastníci řídit.

K tomu podle vyhlášky, staré vyhlášky 101, začaly klást lapáky.

Bohužel historie Lesů České republiky je velice složitá.

V letech předtím se těžilo maximálně za tyto tři měsíce 500 tisíc kubíků dřeva. Vy, co jste déle ve Sněmovně, tak se pak zeptejte těch starších kolegů toto jsou zisky Lesů České republiky před zdaněním proč při stejné těžbě zisky byly takové, jaké jsou na tomto grafu.

Není to jenom tím, že voda nemůže...

Jestli ona nespadne, tak tam prostě není, bohužel. Takže uděláme veškerá opatření, co se týče ministerstva. Chtěl bych se ještě pozastavit nad pověřenými obcemi.

A právě, nezlobte se, soukromí vlastníci můžu vás tam zavést, ukázat, kde vlastní soukromí vlastníci ty pásky lesů, tam dneska je holoseč, protože bohužel se tam našli takoví, kteří se o ten les nepostarali a ani nevědí, že ten les vlastní.

Prosím paní poslankyni. Asi je to rozhovor na delší čas, na to tady teď nemám, ale mám ještě dvě drobné otázky. Za prvé, jestli bude Ministerstvo zemědělství řešit finanční kompenzace soukromým vlastníkům lesů, kteří vlastně nemohli těžit v důsledku toho rozhodnutí ministerstva loni, že nemohou těžit. A za druhé, jestli zemědělství bude podporovat dle mého názoru by pomohl i vznik malých, středních zpracovatelů dřeva takové ty lokální pily v místě. Jestli o něčem takovém uvažujete. Prosím pana ministra.

A ta první otázka byla?

Já si myslím, že v lese se hospodaří na tzv. dekády, to znamená, vy máte předepsanou těžbu na deset let a je úplně jedno, ve kterém roce to vytěžíte.